Prosím pana ministra obrany, aby opět tento sněmovní tisk uvedl. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jedná se například o počty vyčleněných sil a prostředků, termíny či místo konání. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací, včetně výstavby schopnosti k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády ČR. Detailní výčet změn je uveden rovněž v příloze tohoto materiálu. Uvedená cvičení budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2019. Dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení a navýšení rozpočtu Ministerstva obrany tedy nevznikají. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Materiál projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 480/1. Zpravodajem výboru pro obranu je pan poslanec Radek Zlesák, který má nyní slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenském cvičení mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenském cvičení na území České republiky v roce 2019 vzala na vědomí; II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Rozprava podrobná byla nyní zahájena. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, rozpravu končím.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.